Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat. Nesouhlasné stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 173. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 55, proti 92. Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat.

Stanovisko nesouhlasné. Paní ministryně?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat.

Nesouhlasné. Paní ministryně?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat. Nyní jdeme na pozměňovací návrh R30, který se týká nahrazením osmnácti pracovních slovem číslicí 30. Doporučující. Paní ministryně?

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžete pokračovat.

Paní ministryně?

Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 157, proti žádný. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžete pokračovat. Paní ministryně?

Návrh byl zamítnut.

Souhlas, doporučující stanovisko. Paní ministryně?

Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 156, proti 5. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Pro pořádek se ptám, protože myslím, že jsme prošli všemi pozměňujícími návrhy a o všech jsme hlasovali je tomu tak, pane zpravodaji? Je tomu tak. Takže hlasování o všech pozměňujících návrzích máme za sebou a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku. Než přistoupíme k hlasování o návrhu zákona jako celku, eviduji dvě přednostní práva. Takže nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.

Chtěli jsme si vzít přestávku.

Budu velmi stručný ve dvou bodech. Za prvé. Pan poslanec Plíšek se vás dnes zeptal, zda pokládáte za správné, že ten, kdo spravuje veřejné peníze, si smí o ty veřejné peníze také říkat pro svůj soukromý zájem a pro svůj soukromý zisk. Vy jste legitimně odpověděli a to zejména sociální demokracie a ANO vy jste legitimně těsnou většinou odpověděli, že ano, že to je správné. Řekli jste veřejnosti, že ten, kdo spravuje desítky a stovky miliard veřejných peněz, si do nich taky smí hrábnout pro své soukromé zájmy. Je to signál, který jste dali veřejnosti. My s tím zásadně nesouhlasíme a je to jeden z důvodů, proč nemůžeme podpořit tento návrh zákona. Pak těch důvodů je ještě šest. Předkladatel, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj, pokládal na základě všech odborných a nestranických studií 30procentní rozptyl víceprací za maximálně optimální. Ale za předpokladu, že jste se rozhodli, že majitel Agrofertu si může do těch veřejných peněz, které spravuje, hrábnout také pro své soukromé zájmy, tak to už se vám těch 30 % zdálo málo.

A teď bych mohl ještě pokračovat. Nebudu, protože všechny ostatní argumenty by byly stejné. Jste vláda systémové korupce. Jste vláda nemravné dohody, že tady budou prosazovány socialistické programové priority za to, že Agrofert si nahrabe. A to se promítlo do tohoto návrhu zákona. To je důvod, proč tento návrh zákona TOP 09 nemůže podpořit, protože nemůže podpořit systémovou a na zákon povýšenou krádež! Další přednostní právo má pan předseda Stanjura. Je tady poměrně dost papírů, nevím čích asi pana zpravodaje. Tak dobře. Kvalita má přednost před rychlostí. Dneska hlasovat nebudeme.

Evidentně dneska bod číslo 164 nejsme schopni projednat.